Proto se mi tohle rozšíření tímhle směrem příliš nelíbí, protože je mi jasné, že zkrátka někdo dosáhne na novou válcovačku a na její podporu, nebo na co všechno to bude neumím si to představit, možná by to pan ministr mohl víc konkretizovat, na jaké stroje chce stát soukromým firmám přispívat. Já si nejsem jistý, že to je správný krok, já si spíš myslím, že bychom opravdu měli hledat finanční prostředky na kofinancování a podporu obecních rozpočtů v případě, že budou potřebovat kofinancovat investice do své vlastní infrastruktury. A o tom, co tady bylo ještě zmíněno.

Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, pane poslanče. Eviduji tři faktické poznámky. První má pan poslanec Adamec, po něm pan poslanec Pavera. Máte slovo. Musím říct, že my jsme vždycky byli jako naše strana a my jako příslušníci proti fondovému hospodaření, ale máme to tady. Možná bych opravil trošičku, maličko bych si to dovolil z tohoto místa, pana kolegu Bendla, že silnic I. třídy, které navazují na městské komunikace, resp. místních na první třídy, je relativně dost, nicméně o tom nechci hovořit. Já bych nesdílel ten jásavý postoj, který jsem tady slyšel od zpravodaje. Tady je potřeba to velmi, velmi bedlivě sledovat.

Já vám děkuji za dodržení času. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Pavera a po něm pan poslanec Birke. Máte slovo. Děkuji. Ještě jednou hezký podvečer, dámy a pánové.

Ale pokud bychom schválili nové rozpočtové určení daní pro obce a města, a tím navýšili rozpočet obcí tak, že obce budou mít více peněz i na své komunikace a že peníze, které by se ušetřily pak ve Státním fondu dopravní infrastruktury, by se daly použít i na jiné věci, které tady se navrhují. Já vám děkuji.

Já tohle velmi kvituji, protože jakýkoliv posun dopředu je a já pokládám vládní návrh za posun dopředu. Na druhou stranu to je to, o čem tady hovoříme ale už několik let, to není otázka jenom této vlády, a to je otázka připravenosti projektů.

Takže je dobře, že tento návrh je dneska na stole, protože dává větší možnost, ale je otázka, jak jsme na to připraveni.

Já vám děkuji a eviduji další tři faktické poznámky. První má pan poslanec Laudát, po něm pan poslanec Bendl a jako třetí pan poslanec Junek. Máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. A já bych mu to ani neradil.

Pak jsou tam křížení dálnice mosty apod.